Žádám vás tedy touto cestou o zodpovězení svých otázek: Můžete nám důvody jeho plánovaného odchodu objasnit?

Děkuji za vaše odpovědi a za váš čas.

Pane premiére, máte slovo. Je to dáno, že máte, pane premiére, pět minut na úvodní odpověď a v případě, že je to reakce, tak máte na ni dvě minuty a interpelující poslanec má minutu na svůj doplňující dotaz. To je velká škoda. To mě mrzí.

Já bych doporučil panu poslanci skutečně si udělat monitoring médií. A já nevím, kde četl, že já chci pana Murína odvolat.

Není.

Takže to je první věc.

Ale já jsem žádné odvolání nenavrhl. Takže já jsem jenom konstatoval, že mám vážné a důvodné pochybnosti o jeho profesionální i morální integritě, a tyto pochybnosti mohu doložit dokumenty, informacemi. Já jsem tady dostal audit.

A proč?

Taková smůla!

A víte, jak to dopadlo, to hlasování na vládě? Já jsem byl proti. Naši se zdrželi.

No na odměny. Vyplatili si odměny. Třicet milionů!

Takže pan Murín vlastně dostal peníze na to, aby nabral příslušníky, a ty peníze použil na výplatu odměn. Víte, kolik to je ta odměna?

Možná více než krajský ředitel policie.

Přejete si dát doplňující otázku. Prosím, takže máte, pane poslanče, minutu na doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

To byla otázka jedna. Otázku dvě jste také velmi rozvedl a další moje otázka šla na to, a to je jedno, jestli je spřízněný ANO, jestli plánujete navrhnout jako jeho nástupce pana Špačka v případě, že odejde.

Děkuji. Pane premiére, jestli si přejete odpovědět?

Že vlastně pan Sobotka s ním o tom nikdy nemluvil. Takže je to můj podřízený a je to organizace, která nějak hospodaří. A vypadá to, že nehospodaří dobře. A žádné odvolání jsem nenavrhoval a jenom jsem konstatoval, a já jsem to už konstatoval...

Tak si to nastudujte, pane kolego.